Na začátku bych chtěl velmi poděkovat za spolupráci celé horní komoře i panu senátoru Holáskovi jako zpravodaji, ale i všem dalším, protože skutečně v okamžiku, kdy jsme tady schválili ty největší úpravy v exekucích za posledních dvacet let nebo vůbec za historii exekučního vymáhání v České republice, tak jsme si asi byli, řada z nás, vědomi, že tam je řada věcí, které je nutné nějakým způsobem v Senátu upravit, a proto jsem vstoupil ihned v komunikaci se senátory.

Bylo to velmi důležité a možná že to může být jakýsi příklad pro další takto zásadní a významné normy, které schvaluje Poslanecká sněmovna, protože u kulatého stolu na půdě Senátu se sešli nejenom senátoři a zástupci Ministerstva spravedlnosti, ale také zástupci Poslanecké sněmovny a jednotlivých poslaneckých klubů, kteří byli pozváni, a tam bylo to důležité vydiskutování postupu Senátu jako celku tak, abychom pokud možno zde ve Sněmovně potom měli snadnější rozhodování, řekněme, i politické rozhodování nad výsledkem, který nám je ze Senátu vracen. Myslím si, že se to skutečně podařilo a patří za to skutečně dík celé horní komoře. Jsem si vědom toho, že samozřejmě lepší varianta by byla, kdybychom do Senátu poslali verzi bezvadnou, aby Senát ji mohl schválit a zákon byl dokončen už na půdě Senátu, nicméně vzhledem ke komplikovanosti celé normy, ať už exekučního řádu, nebo občanského soudního řádu, se toto nepovedlo, tak o to víc jsem rád za vstřícnost ze strany horní komory.

Jenom rychle a ve stručnosti zmíním to, co se podařilo vydiskutovat spolu se senátory a co se nám vrací. První zásadní věc, která je velmi důležitá, a to je úprava splácení nejprve na jistinu a poté na příslušenství, to znamená úroky, penále, náklady a tak dále.

Proto senátoři zakomponovali, doplnili toto pravidlo o to, že pokud soupis hodnotného movitého majetku přesáhne limit 36 těchto měsíčních splátek, poté bude mobiliární exekuce provedena a nárok věřitele bude uspokojen ihned, a nikoli až často v horizontu několika let.

Další důležitá věc. My jsme komunikovali i se zástupci Exekutorské komory. Z jejich podnětu vzešla změna, kterou senátoři schválili, přijali, a to je odložení účinnosti u povinnosti nahrávat telefonní hovory exekutorskými úřady o jeden rok tak, aby se na to úřady mohly připravit včetně pořízení softwaru a tak dále. Je to vstřícný krok, který si myslím, že v tomto smyslu je namístě.

Třetí okruh, a ten, řekl bych, že je nejzásadnější, když ještě pominu nějaké drobnosti typu zřízení centrální úřední desky a zefektivnění doručování to, co tady ve Sněmovně původně neprošlo, senátoři to tam také vrátili to je v zásadě drobnost, ale zefektivnit celý proces exekucí je otázka zastavování těch marných, takzvaných bezvýsledných exekucí. Tady si myslím, že je důležité poukázat na několik věcí.

Jinak řečeno, je zachován režim přijatý Sněmovnou, 6 3 3, to znamená, zastavit marně vedenou, bezvýsledně vedenou exekuci bude možné až po šesti letech, a to pouze v případě, že na základě výzvy exekutora věřitel nezaplatí tu zálohu. Chtěl bych tady poděkovat paní ministryni za to, že už na půdě Senátu z jejích úst zaznělo to, že v prováděcí vyhlášce, která bude následovat z dílny Ministerstva spravedlnosti, bude tato povinná záloha po šesti, respektive po devíti letech ve výši řádově 300 až 500 korun, čili bude to výše přiměřená.

Důležitá je ještě další věc. V případě, že ani po 12 letech nebude vymoženo vůbec nic, exekuce bude zastavena, a teď důležité opatření: nebude možné náklady na zastavení exekuce, marně vedené exekuce, znovu vymáhat v exekučním řízení. To je velmi důležité a děkuji senátorům, že toto pravidlo tam také v rámci pozměňovacích návrhů zakomponovali. Celý tento systém jsme nebo senátoři také aplikovali směrem do minulosti.

A k tomu slouží nejen naše lidovecké milostivé léto, zastavování bagatelních exekucí, ale slouží k tomu také zastavení těch marných exekucí, které jsou dlouhodobě vedeny jako bezvýsledné.

Čili i zde jsme hledali nějaký balanc.